Ona existuje taková statistika, že čím menší spoluúčast, například v Rumunsku, tím také menší veřejná zdravotní péče pro všechny dostupné. Česká republika má velmi nízkou spoluúčast a naprosto výjimečnou a vysokou veřejnou zdravotní péči, protože náklady a problémy s financováním té výjimečně kvalitní zdravotní péče přenášíme především na bedra zdravotního personálu a jejich mizerným podmínkám a jejich mizerným platům. A to nejde donekonečna. Budemeli trvat na tom, že budeme mít dál tu nejkvalitnější zdravotní péči, a já bych si to přál, a současně nebudeme zvyšovat spoluúčast, pak máme jenom dvě možnosti. Buď se dostaneme do deficitní pasti, anebo začneme omezovat kvalitu péče.

Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji, pane místopředsedo.

To je jenom výsledek toho, jak předchozí vlády 25 let vládly. Ale my se držíme ústavního zákona, který říká, že zdravotní péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Nebudu to rozebírat ještě podle segmentů, protože v nemocnici se platí jinak, jinak u praktických lékařů jednou za čtvrt roku a je jedno, jestli to navštívíte jedenkrát, nebo dvacetkrát. Ale to není podstatné. Je třeba jenom odhalit, kde jsou černé díry, a také ten fakt, že díky předchozím vládám platíme 70 až 80 mld. dluhové služby ročně, což je v podstatě ten náš deficit, a nejsme schopni splácet ani jistinu. Toť vše. Ale pana ministra ještě požádám o posečkání. Mám dvě faktické poznámky pana poslance Kalouska a pana poslance Svobody. Prosím, pane předsedo. Není pravda, že jsem to panu ministru Julínkovi nevyčítal.

Jestliže vyčítáte předcházejícím vládám tak vysoký dluh a s ním související deficit, proč proboha podporujete kroky, které vedou k jeho prohloubení? Děkuji panu poslanci Kalouskovi i za dodržení času. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vaším prostřednictvím bych chtěl říct jednu zásadní připomínku. Budemeli hovořit o tom, že spoluúčast neexistuje, musíme také hovořit o tom, jestli to má ekonomický dopad. A ten to bezesporu má. A já se ptám všech levicových stran, proč nehovoří na téma: regulační poplatky ano, ale starat se o to, aby byly sociálně citlivé. Děkuji. Děkuji. Já myslím, že zde máme všeobecné zdravotní pojištění.

Takže z tohoto pohledu si myslím, že je to jasné. Co se týká německého modelu, samozřejmě že bychom museli asi rozebírat situaci zcela jinak, také podle příjmů, jaké jsou, a srovnatelných příjmů apod.

Nyní pan ministr Svatopluk Němeček. Pořád jsme v obecné rozpravě. Takovou ambici jsem měl to ukončit!

Byť nemocnice tyto poplatky vybíraly od pacientů, tak byly povinny i v předcházejícím období vykazovat návštěvu pacientů, za které tento poplatek vybraly, zdravotním pojišťovnám. To znamená, zdravotní pojišťovny v roce 2013 mají povinnost toto pojišťovnám vykazovat a pojišťovny mají přesnou evidenci, v jaké výši tyto poplatky přináleží jednotlivým zdravotnickým zařízením.

Tady k tomu se dá říct zase to, že je to klasický střet levice a pravice.

Myslím si, že bychom našli mnoho zemí, které mají velmi špatné zdravotnictví a velmi vysokou spoluúčast, a naopak myslím si, že tady se ta linka úplně táhnout nedá.